Ne, oni se vydali uprostřed. Proč? No, protože pozemky kluci z ODS.

Nádraží v Teplicích historická památka. Tak pan premiér slíbil, že to bude.

Kdo ví?

Baťa nás proslavil všude. Během posledních měsíců vláda provedla rozsáhlý sběr dat ano, my jsme si s tím dělali plno práce kterého se zúčastnila všechna ministerstva, obce, města a kraje, a výsledek právě teď čtete. Ano, do toho plánu šly podklady od komunálu, od obcí, měst a krajů, společně jsme to dělali. Společná věc, ano. Ale tahle vláda s námi nic společně dělat nechce.

Ano, bezpečnost a zdraví občanů.

A co v Německu? To, že ty, kteří tohle rozhodli a pozvali ty migranty, je jejich zodpovědnost. Podepsali. Kriminalita?

A ve Švédsku? Tam nebyla ta generace.

A teď už slyšíme, co se děje. Proč měli oni výhody? A už to způsobuje problémy. A my je potřebujeme.

Protože sociální demokracie nikdy nechtěla, abychom zkrátka tyto lidi brali. Jak se to vyřešilo?

Problém, který by měl skutečně asi pan ministr Jurečka řešit, i když je to, uznávám, velice těžké. Já nemám problém. Ano, už je to víc než 10 %.

Takže my ani nevíme tady... Měli jsme tady konflikt mezi Romy a Ukrajinci.

A já mám velkou obavu, že to může být velký problém, nejenom ta migrační zrada, vaše migrační zrada...

A my jsme byli solidární, hnutí ANO to podporovalo.

A i Ukrajinci, kteří k nám přišli před válkou, sami na to poukazují a někdy se i stydí.

Stále stejná.